Ale a teď přichází to důležité ale jsou z toho dvě důležité výjimky.

A já tenhle prvek považuji skutečně za nesmírně důležitý.

Nicméně zdůrazňuji, to, co ministerstvo připraví, pokud tedy nemění svůj směr, nebude zrušení laického prvku, nebude zrušení přísedících.

Nyní tady mám jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To jste neřekl.

Může to pomoci lidem, jejichž řízení se neúměrným způsobem táhne, a zároveň to sníží taky požadavky na přísedící u okresních soudů. Většinou zástupci spíše zaměstnanců. To je ten klíčový problém. Děkuji také za dodržení času. Mám tady dvě faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo.

Dobrý den, pane předsedající. Dámy a pánové, skutečně krátká faktická poznámka. O čem budeme hlasovat?

Pokud by toto navrhlo hnutí ANO, tak tady budeme slyšet, jak omezujeme demokracii, jak je potřeba dělat demonstrace.

Prosím, pane poslanče, o vaši faktickou poznámku.

Čili proto se domníváme, že hovořit o celé věci dál tady na půdě Poslanecké sněmovny je správné.

Děkuji. Děkuji za slovo. Pan kolega Feranec mi vidí do hlavy. Na oběd. Správně.

To znamená, že tam by to bylo v tomto případě nějakým způsobem vyrovnáno. Děkuji za slovo. Děkuji za vaše vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si fakticky reagovat na kolegu Feriho vaším prostřednictvím.

A tady bych si dovolil tvrdě oponovat, protože samozřejmě pokud toto používáme jako argument, tak by tady musela být jiná řízení, která jedou normálně rychle, a pouze tyto díky tomu, že tam jsou přísedící, kteří vlastně, jak tady řekl, nechtějí, nebo neúčastní se, nebo nevědí, ti to brzdí. Ale to přece není pravda. Dokonce bych řekl, že možná opak je pravdou a že mnohé soudní pře, které nemají přísedící, jsou mnoho let drženy a protahovány oproti tady těmto. A používat jako argument, že tím, že zrušíme přísedící, urychlíme tyto spory, si myslím, je špatný argument.